Pan Mašek načetl a já jsem zrovna řídila schůzi, takže vím, že načetl lex, který je k dispozici, stejně tak jako paní zpravodajka toto zmínila. Já myslím, že máme pokračovat dále, protože jsme hlasováním jednoznačně rozhodli. Pokračujme tedy dalším hlasováním. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji za slovo.

Stanovisko výboru doporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut.